Čili případný človíček, který by to mohl realizovat, by mohl být v pokušení zneužít tady tuto možnost, že není nikde evidována tato změna. Čili doporučuji ctěné Poslanecké sněmovně, aby se vyjádřila kladně k mému pozměňovacímu návrhu, že u ředitele Bezpečnostní informační služby se eviduje nejenom vznik a zánik dokladů, ale i jakékoli změny v těchto dokladech.

Když jsem si tento zákon nastudoval, tak jsem zjistil, že v tomto zákoně je pověřeným orgánem, a ze smyslu zákona pověřeným orgánem, ministerstvo, které pro tuto etickou komisi připravuje podklady, eviduje, a tato komise má funkci pouze a jedině odvolací.

Ale všechny podklady má připravovat ministerstvo.

Toto považuji za trochu scestné v rámci ulehčení si práce ministerstva, kdy tito lidé, a dokážu si v praxi představit, se sejdou na půl hodinky, na hodinku, aby rozhodli, a teď dostanou přístup k počítači a ctihodní páni profesoři budou vyťukávat a hledat v evidenci údaje.

Chci zároveň poukázat na jednu věc, která se týká bodu B8, který budeme hlasovat, a to je to, že se dává nově možnost České televizi a Českému rozhlasu z evidence obyvatel nejenom zjišťovat údaje faktické, kolik je poplatníků apod., ale dává se jim možnost také vymáhat exekučně údaje z této databáze. Tady bych chtěl pouze kolegy upozornit, že je tady záporné stanovisko ministerstva, ale já si myslím, že dost zkušeností máme, jak vypadá taková exekuční agenda různých institucí.

Tady bych velice rád upozornil na to, že toto není účelem zřízení České televize a Českého rozhlasu, a mělo by zůstat, tak jako doposud, na patřičných odbornících, kteří toto pro tyto organizace zajišťují. Čili byl bych pro, abyste, a pléduji za to, abyste tuto věc zvážili ve svém hlasování.

Děkuji za slovo.

Je nepřijatelné, aby ohlašovny sdělovaly obchodnímu a živnostenskému rejstříku údaj o adrese místa trvalého pobytu všech občanů na adrese sídla ohlašovny, pokud nemají informaci o tom, zda je tento občan jako podnikající osoba v těchto rejstřících uveden.

V případě, že by to zjistila, že evidován je, tak tuto změnu příslušnému rejstříku nahlásí.

Upozorňuji na množství podvodů, které jsou páchány lidmi, kteří jsou zaevidováni z různých důvodů, nejedná se o všechny, ale jedná se o většinu problémových lidí, kteří zde mají trvalé bydliště, v obchodních vztazích, kdy často odeberou zboží nebo služby a nezaplatí.

Další věc. Je tady upozorněno i na skutečnost, že jsou určité obecní úřady, tedy ohlašovny, kde jsou zřízeny byty, tzn. že by tímto způsobem bylo upozorněno i na lidi, kteří bydlí v těchto bytech.

Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě než uzavřu rozpravu, budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z dnešního jednání ze zdravotních důvodů pan poslanec Jaroslav Zavadil. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj nemá zájem, pan ministr o závěrečné slovo nemá zájem. V tom případě budeme pokračovat podle jednacího řádu.

Nechtějí. Žádám vás, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil své stanovisko, resp. stanovisko výboru, a pan ministr také bude říkat své stanovisko.